Nebo se nám zdá normální to, že vyplatíme plné úroky církevním restituentům ve výši inflace, což mimo jiné činí 7,5 miliardy korun? Prostě tam je. Ale máme tady dneska dva případy.

Prostě je to tam.

Jak to vysvětlíme té druhé skupině? Buď tedy měříme všem stejně, anebo to všem budeme krátit.

Říkám částečně, ale aspoň by to směřovalo k tomu, že se to snažíte dělat trochu férově.

Může si třeba někde najít práci. A jak to vysvětlíme člověku, kterému je 80 let?

Přece všichni vidíme, že se s tím vyjít nedá! A když, tak je to na absolutní hraně. Zkusme si to.

Odmítám naprosto striktně, že důchodce je dlužník. Není to tak.

A pokud máme problém uřídit inflaci, pak za to musíme zaplatit.

A pak tady máme rozměr právní a to je vlastně asi to nejdůležitější v rámci mého vystoupení, protože k tomu by se to všechno mělo vztahovat.

První je protiústavnost stavu legislativní nouze.

Značné.

Tenkrát se opoziční sociální demokraté obrátili na Ústavní soud.

Ano, zástupci koalice tvrdí, že mimořádná okolnost nastala. Například pan předseda Benda tvrdí, že kdyby doslova byla s opozicí nějaká rozumná řeč a neměli jsme tady zběsilou bandu populistů cituji ho tak bychom mohli jít nějakou jinou cestou. Tak ještě jednou. Je to něco populistického?

A mimo jiné i tenkrát to bylo do značné míry motivováno tím, že byly, pokud se nepletu, volby. Ale pojďme se podívat na jednu zajímavou věc a to je nález z pléna Ústavního soudu. Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu na samotné vyslovení souhlasu či nesouhlasu.

Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžného nástroje omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou. Kdykoliv opozice vysloví svůj nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí, využije jednacím řádem stanovené... a tak dále. Ústavní pořádek explicitně připouští možnost projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě článku 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. A teď si můžeme odcitovat celou řadu právníků. Nepochybuji o tom, že jste se jimi museli zaobírat.

A teď to zajímavé: Případ, kdy vláda včas nereagovala na vývoj ještě jednou, ústavní právník Antoš případ, kdy vláda včas nereagovala na vývoj, který byl známý po řadu měsíců, a teď se na poslední chvíli, nebo možná dokonce i retroaktivně snaží prosadit změnu zákona a bojí se obstrukcí opozice, rozhodně nelze považovat za mimořádnou okolnost.